V této souvislosti mě napadá ještě jedna drobná poznámka a takový apel na kolegyposlance, aby šli sami příkladem.

Takže skutečně apel, aby poslanci šli v tomto sami příkladem.

A mnoho dalších.

Bohužel ze strany ministerstva prý údajně zájem nebyl.

Děkuji za odpovědi.

Děkuji za slovo. Já jenom krátce v reakci vaším prostřednictvím na pana hejtmana Moravskoslezského kraje.

Prosím, máte slovo.

Rychlotesty v sociálních službách používáme proto, že je používalo i Ministerstvo zdravotnictví podle svého mimořádného opatření pro sociální služby. To je vše.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Stát zavinil, že se tato společnost dostala do rukou Bakaly, který tu společnost vytuneloval.

Bakala dovedl OKD do insolvence, díky premiérovi a vládě se podařilo zachránit 10 tisíc horníků.

To přece víme! To přece víme.